Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Vážená paní předsedající, moc děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já jsem samozřejmě tady i v rámci debaty, která byla ke schválení programu, poslouchala i svého kolegu, vaším prostřednictvím, pana poslance Cogana, jestli má někdo pochybnosti. Já ty pochybnosti tedy mám, to se musím přiznat, protože prostě nechápu, jak tato Sněmovna může úplně s přehledem tady schvalovat odložení stavebního zákona, který je, z vašich úst tady zaznělo, jenom pro vyhrazené stavby. S tímhle já mám opravdu pochybnosti a budu dělat všechno pro to dneska, abych vás znovu ještě přesvědčila o tom, že odklad nového stavebního zákona je špatná cesta, protože mladí lidé si potřebují plánovat život, potřebují, aby stát vůči lidem dodržoval lhůty, a ne aby to bylo, jako to je dnes, že když občan vůči státu nesplní cokoli, tak okamžitě dostane pokutu jako blázen během 24 hodin, ale když stát neplní lhůty vůči občanovi, tak se neděje nic. A k tomuto vy tady takto přihlížíte, místo toho abychom všichni tady společně zařadili dvojku, abychom co nejrychleji uvedli stavební zákon v život, aby skutečně to mělo efekt nejenom pro velké stavby, strategické stavby státu, ale aby to mělo efekt i pro běžné občany, stavebníky a tak dále. Tomu už nerozumím vůbec. Místo toho, abychom tedy aspoň dodrželi lhůty, které nový stavební zákon dal, tak vy se ho tady snažíte o rok odložit. A s tím já se skutečně nemohu smířit, a proto ty pochybnosti mám, a znovu se budu snažit apelovat věcmi, který nový stavební zákon obsahuje, abyste své rozhodnutí zvážili, protože si skutečně myslím, že krizí, kterými Česká republika prochází, je opravdu hodně, a krize stavebnictví, kterou budeme umocňovat tím, že budeme pořád odkládat nový stavební zákon, nikomu nepřispěje. My jsme na tvorbě nového stavebního zákona pracovali čtyři roky, opravdu čtyři roky usilovné práce s mnoha odborníky ze všech možných oblastí, kterých se dotkne. Řešili jsme tady s panem kolegou, kterého si velmi vážím, že samozřejmě by to chtělo celospolečenskou dohodu, ale je to velmi těžké, protože ve stavebním zákoně se mísí mnoho zájmů.

Zákon podepsal pan prezident, vyšel ve Sbírce zákonů, a je tedy platný.

Bohužel, v rámci čtení jsme se tady dozvěděli, že se zavádějí do právního pojmosloví nové pojmy jako hibernace. Prostě my ten zákon naplňovat nebudeme, byť je účinný, my ho hibernujeme, protože my to chceme jinak.

Za největší přínos pro občana i pro stát považuji výrazné zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, které nový stavební zákon přinese. Díky němu bude opravdu možné získat stavební povolení do jednoho roku, a to včetně případného odvolání a soudního přezkumu. Těšila jsem se na to, že lidé budou mít život ve svých rukou, nebudou si muset plánovat život, to znamená stavbu domku, hypotéku, založení rodiny, podle toho, jak se úředníkovi podaří prokousat stavebním řízením, a úřady konečně začnou dodržovat lhůty. Neskutečně mi totiž vadí, jak už jsem tady několikrát sdělila, že když stát něco neplní vůči občanovi, tak se nic neděje, ale když občan neplní vůči státu, dostane okamžitě velkou pokutu. Dneska je zcela běžné, že když máte projektovou dokumentaci na rodinný dům, musíte mít deset až dvanáct pare podle toho, kolik dotčených orgánů musíte navštívit. Každý dotčený orgán vám řekne jiné stanovisko a vy si to zase doma předěláváte podle toho či onoho orgánu, který vám co řekl, takže ve finále existuje dokonce i několik projektových dokumentací na jeden rodinný dům podle toho, jaké razítko potřebujete.

Je potřeba si tady znovu připomenout, že každé razítko tím, že máme samozřejmě správní řád, je to správní rozhodnutí, je to kulaté razítko, je to takzvané závazné stanovisko, tak proti každému razítku je možný samostatný přezkum. A věřte nebo ne, už jsem to tady říkala několikrát, například snaha o to, postavit studentské koleje pro mladé lidi, pro studenty, ta stavba se povoluje již sedmým rokem, stále není povolená, a ta stavba potřebovala celkem 54 kulatých razítek.

Naší snahou je, že pokud občan předloží kompletní žádost o stavební povolení pro rodinný dům, musí mít povolení už do 30 dnů.

Velkou část jich pak bude zabezpečovat přímo stavební úřad sám. Úřady, které hájí rozličné veřejné zájmy a které se nestanou součástí stavebního úřadu, bude stavebník také žádat o závazné stanovisko nebo vyjádření elektronicky prostřednictvím Portálu stavebníka. Pokud tyto žádosti nepodá, vyžádá si dokumenty od příslušných dotčených orgánů stavební úřad sám. Skutečně jde o to, že kdo má samozřejmě možnost a je třeba elektronicky zdatný, tak si může spoustu razítek vyřídit před podáním žádosti o stavební povolení. Kdo ale tuto možnost nemá, musí mít záštitu v tom, že to za něj vykoná stavební úřad a že se skutečně na vysoce kvalifikovaný stavební úřad může spolehnout.

Nově to tedy bude jen jedno stavební řízení se vším všudy, jedno razítko, ale samozřejmě jsou tam dány všechny nápravné prostředky, to znamená včetně odvolání a přezkumu.